Děkuji za slovo.

Podle mého názoru tento návrh zákona je řešením, které je správné a které zabrání tomu, aby jakákoli vláda bez toho, aniž by se tím zabývala Sněmovna, rozhodla o privatizaci nebo o prodeji části takto významného majetku. A o tom významu už tady kolegové hovořili. Myslím si, že ekonomický přínos je natolik značný, že podle mého názoru bychom neměli připustit, aby z toho zisku, který tady nepochybně z lesů je a bude, profitoval někdo jiný, když může profitovat stát. Samozřejmě to má své podmínky.

Já jsem přesvědčen, že Lesy je třeba lépe řídit.

A myslím si, že bychom také měli uvažovat o tom, jak pomoci české ekonomice tím, že budou Lesy ČR nejen peníze dávat do státního rozpočtu, ale také je investovat. Je trošku zvláštní, když ten, který vydělává na dřevozpracujícím průmyslu, na zpracování dřeva, které tady máme, je mnohdy ten, který je hned za hranicemi, využívá toho, že dřevo se v České republice vytěží, on vydělá za hranicemi na tom, že to dřevo zpracuje velmi jednoduše, a to dřevo je zase přivezeno zpět a tady se s ním pracuje. Myslím si, že ideální by bylo a je to návod pro ministra zemědělství na to, aby se zamyslel, zda by např. právě investice do dřevozpracujícího průmyslu nemohly být financovány právě přes Lesy ČR, což by nepochybně mohlo vést ke zvýšení počtu pracovních míst. Ale věřím, že to bude odpovídat oné koncepci. Myslím si, že jsou dvě možnosti.

Nebo řekneme přijmeme tento zákon pak bude vždy potřeba alespoň většina Poslanecké sněmovny, která může přehlasovat Senát. Nebo řekneme, že přijmeme ústavní zákon nejen o Lesích, ale možná o jiných podnicích, o kterých se na tom shodneme, bude to široká shoda a pro případný prodej bude potřeba souhlasu tří pětin Sněmovny a tří pětin Senátu nebo jiného mechanismu, který by ten ústavní zákon nastavil. Jsem rád, že zákon byl vetován. Ne proto, že bych si nepřál jeho schválení v co nejkratší době, ale myslím si, že i předkladatelé uznávají, že je třeba jej upravit. To znamená, pokud bude postoupen do výborů, a to bych chtěl podpořit, tak si myslím, že jsme schopni velmi rychle najít znění těch paragrafů tak, aby vyhovělo námitkám, které tady zaznívaly, např. které se týkaly směn a dalších. To znamená, technické řešení je připraveno, je napsáno, já jsem s ním seznámen a rád ho každému dám k dispozici, pokud návrh projde do výborů. Koneckonců několik měsíců na schválení čekal a myslím si, že by si debatu ve výborech, ať už tedy nakonec plénum rozhodne jakkoli, zasloužil.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

To za prvé. A za druhé. Kdyby to bylo poprvé, tak bych řekl ano, rozumím, pan ministr musel ne náhle, najednou odjet na jednání V4, které je plánované minimálně půl roku dopředu. To opravdu na margo pana ministra zemědělství není obhajitelné, pane místopředsedo vlády prostřednictvím předsedajícího. Ano, rozumím tomu, co říkal pan poslanec Tejc. Škoda, že výdaje na marketing byly vždycky největší za ministrů vlády sociální demokracie.

Já tady znovu zdůrazňuji, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, že jsme přišli s novinkou.

Děkuji.

To si možná ještě řekneme, příp. on to může říct konkrétně. Ale našel jsem si číslo. Myslím si, že jsou to částky, které skutečně nejsou přiměřené.

Ale nepochybně je to věc, na kterou jsme se zaměřili. Bohužel, ať už to byly jakékoli vlády, já jsem nabyl dojmu, že tak jak se postupně měnil způsob vyvádění prostředků ze státních podniků, tak jednou to byly právní služby, pak se to změnilo na marketingové služby a nakonec se to změnilo na IT služby, protože u všech těch tří typů bohužel velmi složitě se prokazuje, zda cena je odpovídající té hodnotě, která je předána, protože když se kupují auta, když se kupují tužky, tak ta cena je vždy srovnatelná. U těchto věcí to není.

Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska, poté řádná přihláška pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Já jenom velmi stručně vaším prostřednictvím k panu poslanci Tejcovi.

Nechci se přít o vašich slovech. Ale jedno vím zcela jistě.

Tím jsem si jist, pane poslanče. Děkuji panu poslanci Kalouskovi za dodržení času. Nyní řádná přihláška pana poslance Petra Bendla.